Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 9, z přítomných 185 pro 76, proti 13. Návrh nebyl přijat. Takže předpokládám, že bude dnes projednán.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 10, z přítomných 185 pro 96, proti 1. Návrh byl přijat.

A to nejprve jako druhý bod dnešního jednacího dne. Rozhodneme hlasováním číslo 11. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Já bych chtěl zpochybnit to předchozí hlasování, které se týkalo Makedonie.